S pověřením vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Děkuji.

Takže tolik podstata této části novely tohoto zákona o důchodovém pojištění. Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. K usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 237/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, poslanec Jiří Navrátil, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.